Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já vás vítám u poslanecké telenovely, která se týká novely živnostenského zákona, je to tisk 41, bod 56.

Týká se to zejména Prahy, tomu já rozumím, nicméně my, pražští poslanci, to nemůžeme řešit nijak jinak než změnou zákona.

Jinak je to opravdu, nezlobte se na mě, zbytečné zdržování. Čeká se na to, co přijde z Ministerstva pro místní rozvoj, kde se ale tomu věnují stejní úředníci, stejní legislativci, kteří už připravili tento návrh, takže já opravdu nevím, na co se čeká.

Nicméně pokud my jako poslanci tady nedáme signál a vy jste na ty signály tak pokud my tady nevyšleme nějaký signál, že to skutečně chceme řešit, tak se obávám, že zůstane pouze u nějakého záměru. A já jsem vám tady i v tom představení přece říkal, že ideální je to řešit v momentě, kdy centrum Prahy je víceméně prázdné, kdy tady ti turisté nejsou, to byla ta doba covidová.

Děkuju za vaši podporu. Děkuji, pane poslanče.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, i já jsem si dovolil přijít se svojí troškou do mlýna a již tradičně vás přicházím žádat o předřazení bodu číslo 26, sněmovní tisk 131, je to novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Jak jsem to již několikrát odůvodňoval, jedná se o evropskou směrnici, kdy by náš úřad NÚKIB měl certifikovat informační systémy státní správy. Je to novela, která již měla být implementovaná, a myslím si, že je na ní politická shoda. Zase, trvalo by nám to zhruba deset minut a bylo by vhodné ji schválit. Já bych to chtěl dát takovým dárkem na rozloučenou panu řediteli Řehkovi, než přejde na Generální štáb, abychom se s ním ještě rozloučili schválením této novely. Takže bych chtěl požádat předsedy koaličních poslaneckých klubů, aby zvážili tuto věc, která se týká současné vlády. Je to pozůstatek minulé vlády, ale není to nic konfliktního a je to věc, kterou potřebujeme, a říkám, je na deset minut. Myslím, že by to byl takový pěkný dárek na odchod pana ředitele Řehky.

Je to na deset minut, je to opravdu jenom pouze implementace evropské směrnice. Děkuji za podporu. Děkuji, pane poslanče, čili první bod dnes, druhá varianta první bod zítra a třetí varianta čtvrtek v 11 hodin. Číslo bodu 26, 131. Děkuji.

Je to velmi důležité.